Ministerstvo dopravy totiž minulý týden zrušilo stavební povolení.

Mimořádně zarážející kapitolou je pak prodej pozemků pod plánovaným obchvatem. Místní lidé dostali za své pozemky 60 korun za metr čtvereční, Agrofert ale prodal své pozemky až poté, co byla zvýšena výkupní cena, samozřejmě vaším ministerstvem, tedy Ministerstvem dopravy, a společnosti ve vámi ovládaném svěřenském fondu tak získaly zhruba osmkrát více peněz než občané z Olbramovic.

Na tomhle by se, pane premiére, dal střet zájmů vysloveně učit. Tak děkuji. Slovo dostane pan poslanec Stanislav Blaha a připraví se pan poslanec Martin Kupka. Vážený pane premiére, chtěl bych se zeptat na jeden z vašich předvolebních slibů.

Ano, jedná se o rekonstrukci bývalé komunistické věznice, která chátrá uprostřed našeho města.

I přesto, že jsme podepsali memorandum a připravili předpoklady k rekonstrukci, nic se neděje. Pro vás, pro Hradiště. Chci se proto zeptat, zda stále máte v plánu vyčlenit na opravu věznice peníze a zda to bude v brzké době.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já se v této interpelaci obracím na pana premiéra ve věci týkající se Číny a naší vládní politiky vůči Číně.

Já odcituji z usnesení, které vyzývá naši vládu k jasné akci.

A potom ještě dochází k věci, kvůli které je tato interpelace vysoce aktuální. Dochází k násilnému odebírání orgánů vězňům svědomí.

Je to dlouhodobá záležitost a se značným počtem obětí.

Proto se ptám: Jaké kroky podniknete ve vztahu k zahraniční politice s Čínou?

Vážený pane premiére, vládní krize už nějakou dobu plní novinové titulky, ale výsledek nikde. Přesvědčit prezidenta, aby plnil své ústavní povinnosti, se vám nedaří. Takže to teď u nás vypadá tak, že si prezident s Ústavou dělá, co chce. V přímém přenosu tak sledujeme nepřátelské převzetí vlády a to mě silně znepokojuje.

Ukazuje se, že není důležité, jestli premiér mluví nebo nemluví čtyřmi nebo kolika cizími jazyky, ale jestli se ve správnou chvíli dovede ozvat doma česky. A to se vám bohužel nedaří. Vaše slabost se projevuje i na fungování vlády dovnitř i navenek. Když říkám dovnitř, tak mám na mysli třeba kvalitu návrhů. Řada věcí je nedostatečně prodiskutovaných, řada nedostatečně promyšlených. A za to často nemohou jednotlivé rezorty. Má to i rozměr navenek. Co třeba neschopnost domluvit se a navrhnout kandidáta na evropského komisaře, byť nás čas už tlačí? Chápu, že řešíte svoje vlastní problémy.

Nejvíc vám a České republice. Zvažte to.

Vážený pane předsedo vlády Babiši, nedávno jste tvrdil, že jste vyřešil problém zadlužené Lužické nemocnice v Rumburku. Nejdříve mě toto vaše vyjádření potěšilo, protože mě krize kvality a dostupnosti zdravotní péče ve Šluknovském výběžku velmi trápí.

Velmi zvláštní je, že pro návrh nehlasoval starosta města ani žádný další člen hnutí ANO v zastupitelstvu. A hodláte nějak zabránit dalšímu prohloubení této krize a případně jak?